Vím, že to dneska vyčerpáme, máme času dost, ale pravidla jsou pravidla.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Další změny, které jsou spojené s výstavbou, se uvažují i v oblasti poutního místa v katastrálním území Provodova, kde podle našich informací, tak jak je máme k dispozici, stávající venkovní vedení vysokého napětí budou přeložena, uložena do země v koridoru nově budovaného venkovního vedení 110 kV, které bude umístěno v maximální vzdálenosti od poutního místa.

Děkuji za pozornost.

Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře.

Na všech poštách, které jsem obešla, možná trošku jiná formulace, ale vždy jsem slyšela: No to je naše noční můra. Nebyli jsme proškoleni, neumíme, podívejte se na webovky. Takže jsem se obrátila na Ministerstvo zdravotnictví, kde první otázka byla, jestli jsem novinář. Skutečně po týdnu odpověděli, že jich se to netýká a že v kompetenci je to Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který spravuje úložiště.

Paní poslankyně, uplynuly dvě minuty, tak se přihlásíte k doplňující otázce.

Nicméně musím říct jednu věc.

Jestli vám jde o komunikaci mezi vámi a SÚKL?

Tuto informaci jsme my lékaři získali.

Dobře. Pan ministr odpoví. To fakt nejde za námi.

To není normální elektronický podpis, ale je to vyšší forma elektronického podpisu, která se nahrává na tzv. tokeny.

Takže upřímně řečeno, možná trošku na pana kolegu Chovance. Omlouvám se, ale je to čistě o zabezpečení. Jinak ještě myslím, že tam je ještě jedna vaše interpelace na podobné téma. Tak jsme si asi porozuměli. V tuto chvíli by byla lepší interpelace na ministra vnitra, ten je nepřítomen. Leda by o to pan ministr zdravotnictví požádal pana ministra vnitra, ale to už nechám na nich.